Doopravdy chceme utrácet.

Já respektuji názor, že jsme udělali chybu. Vy jste jenom pokrytci. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Chtěl bych prostřednictvím předsedajícího poprosit pana poslance Kalouska, aby nemluvil nepřesné věci. Já jsem vám vysvětloval, co je regulační poplatek, hospitalizační poplatek. A je pravda, máte pravdu, byl tu pan poslanec Koskuba, byl tu tento jeden poslanec, měl tu velmi dlouhý projev, omlouval se nám všem za ten projev, ale my a já jsem tu osobně byl vám to říct. Tehdy jsme se přece bavili o tom, že jste se na mě tak díval, jako bych byl já pro regulační poplatky, řekl jste, že už se nebudete dívat. Znovu říkám, vládní koalice je pro zrušení regulačních poplatků. Omlouvá vás, že nejste lékař a můžete trošku mít v tom takové nejasnosti, to se může stát.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Nyklovi. Dále do rozpravy pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

Já prostě chci předejít stejné situaci, vlastně tady chráním pana premiéra, aby jeho poslanci se opět neocitli v situaci, že zase nebudou vědět, o čem hlasují, protože můžou být zmateni veřejnými vyjádřeními ministra financí a premiéra o tom, jak snížíme to DPH u potravin a jak vybereme víc peněz a nevybereme. A protože chci ochránit předsedu sociální demokracie, aby se opět nedostal do situace, kdy musí říkat, že polovina jeho klubu vůbec netušila, o čem hlasuje obávám se, že teď jsme ve stejné situaci, že zase nebudou vědět, o čem hlasují , tak si myslím, že bychom si to měli ujasnit ještě jednou v druhém čtení, a tím zdůvodňuji svůj návrh. Děkuji panu poslanci Kalouskovi i za to, že to s panem premiérem myslí tak dobře. Nyní pan poslanec Urban. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že návrh vrací sice postupně DPH tam, kde bylo před vládami Mirka Kalouska a Petra Nečase, nicméně jak bych si vysvětlil rozpor toho, co říká ministr financí na televizní obrazovky, že s tím vlastně souhlasí a nesouhlasí. Myslím si, že opravdu s tím příliš nesouhlasí a nechce snižovat DPH, nicméně chce to koaliční partner, sociální demokracie, takže to, že se snižuje DPH, je vítězstvím sociální demokracie v této koalici. Prosím, pan poslanec Kalousek se dále hlásí.

Pan předseda Kalousek přímo oslovuje poslance. Budu vést pana poslance Kalouska k pořádku. Pane poslanče Kalousku, prosím, oslovujte poslance pouze mým prostřednictvím, a nyní máte slovo. Ano, je to přesně podle pravidel.

Děkuji za tento slib. Dále se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, musím bohužel zareagovat na poznámku pana poslance Urbana. Koalice není o tom, kdo v ní vítězí. Koalice je o shodě. Pokud tady budeme veřejně vystupovat s tím, že jsme zvítězili nad svým partnerem, tak nám to asi dlouho nevydrží. Prosil bych trošku opatrnosti v těchto vyjádřeních. Děkuji panu poslanci Pilnému. Dovolte, pane předsedající, abych podpořil názor pana poslance Pilného, protože máme k tomu, co on řekl, řadu praktických důkazů.

Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já bych nebyl tak příkrý k politickým dohodám či politickým obchodům, až na to, že v tomto případě je podle mě porážka na straně sociální demokracie.